Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu tedy mohu ukončit, protože ani nikoho dalšího nevidím, že by se do rozpravy hlásil, a ptám se, jaká jsou závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Pane navrhovateli, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Takže já v této věci opakuji a tvrdím, že dochází k zásadnímu rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak byl tento návrh již formulován v květnu loňského roku. Byl předložen, oslavován, mohuli to říci do jisté míry jaksi vznešeně, a dnešní podoba se nijak nezměnila kromě toho, že z toho návrhu ještě byla dále odstraněna výjimka, která byla původně přichystána pro některé společnosti, jako je např. společnost ČEZ, která byla vyjednána v minulém období.

Tomuto já rozumím.

I tak je třeba říci, že i v původním návrhu, který tady prošel v rámci ústavní většiny, bylo hledisko kontroly u územně samosprávných celků omezeno na pouhý souhlas se zákonem. Takže to, co tady bohužel tedy vyprávěl pan prezident Kala, neodpovídá realitě.

Je možný i druhý pojem právnické osoby veřejnoprávní povahy, který je ovšem do jisté míry z hlediska terminologie pojem užší. Takto bych mohl prostě vyvracet každou námitku, která zde padla.

V případě, že by tato norma postoupila do dalšího čtení, tak je nepochybné, že pro její projednávání je třeba delšího časového úseku k tomu, aby mohla být projednána tak, aby této dohody o ústavním kompromisu mohlo býti dosaženo. Tomu musí odpovídat i postup při projednávání případné té další normy nebo předloženého návrhu. Uznávám, pane navrhovateli.

Žádám o to všechny kolegy. I pan kolega Gazdík, kdyby se usadil. Bylo by to vhodné.